A neříkejte, že jste nám tady ty mimořádné okolnosti, ty hospodářské škody, že jste nám je tady vysvětlili. Nevysvětlili. Nevysvětlili.

Nevysvětlili. Hrozili jste tady škodami až do roku 2050 místo toho, abyste s námi konstruktivně spolupracovali. Naprostý hnus, co tady předvádíte, vy, demokrati!

Nehlásíte se s faktickou poznámkou, dobře. Další faktická poznámka, pan poslanec Marek Novák. S faktickou poznámkou?

Vám také dojde čas, věřte tomu. Věřte tomu. Zajímá mě jedna věc. Chtěl jsem ho tady načíst, ale ono je dlouhé, já to za dvě minuty nenačtu. To nejde.

Já se skutečně cítím být zásadně omezen na právech demokraticky zvoleného poslance. Další věcí je, když už tady byl zmíněn z minulého volebního období kolega Volný.

Hlásíte se, pane předsedo, s přednostním právem? Omlouvám se, neviděl jsem vás.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ale žádná reakce.

Za 430 dní jste nikdy vlastně neřekli, co budete plnit.

Bude se muset velice rychle vyrovnat s celou řadu negativních jevů, jež přicházejí zvenčí, ale z významné části jsou také neblahým důsledkem řady rozhodnutí vlády minulé. Tady se píše: Jsme koaliční vládou, která díky přítomnosti pěti stran zastupuje širokou skupinu obyvatel. Pane premiére, širokou skupinu obyvatel, přesně 43 %.

Chceme být vládou, která hájí zájmy všech občanů České republiky.

Berete peníze všem jenom proto, abyste ochránili ty, kteří vás řídí.

Máte všechno.

Absolutně nepochopitelné.

Nikdy! Proto jste šli do politiky. Kvůli sobě, ne kvůli lidem. A tady to předvádíte. Já tomu fakt nerozumím.

Že by si srovnal ministra financí a tady udělal to gesto. Ne. Naopak. No a já nevím, jak ta spolupráce takhle má fungovat. Co na to řeknou lidi?

Nyní je přihlášena paní poslankyně Pokorná Jermanová, která vystoupí tak, jak je řádně přihlášena. Pane předsedo, nemáte slovo, protože jste se nepřihlásil do rozpravy v souladu s jednacím řádem a s tím, jak schválila Poslanecká sněmovna.